Ještě zmíním, že svým záměrem je návrh novelizace v mnoha ohledech potřebný a mnohé změny přinášejí pro sektor stavebnictví alespoň částečné zjednodušení. Proto jsem pro propuštění novely do druhého čtení.

Obsahuje také několik ustanovení, jež je třeba na výborech učinit předmětem debaty a případně návrh zákona doplnit pozměňovacími návrhy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které máme pět písemných přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Osobně jsem uvítal, když paní ministryně jako jeden z hlavních přínosů novely představila zjednodušení povolovacího řízení pro malé stavebníky, tedy pro lidi, kteří si chtějí postavit rodinný domek nebo třeba provést nějaké stavební úpravy v bytě. Proto jsem zběžně nahlédl do novely stavebního zákona, jaké změny pro malé stavebníky přináší. Když se podíváme na paragrafy, které jsou klíčové především pro malé stavebníky, tedy na § 79 odst. 2 a na § 103, nevidíme prakticky žádné podstatné změny.

Pokud narazíte na potížistu, který dělá naschvály, bude vám asistence stavebního úřadu naopak citelně chybět. Dalším zjednodušením má být, že územní rozhodnutí a stavební povolení nebudou vyžadována u prodejních stánků a slavnostní výzdoby budov, pokud nebude umístěna na dobu delší než 30 dnů. To zní bohulibě, ale proč právě 30 dnů? Proč ne třeba 45 nebo 60?

Stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci o ploše nad 150 metrů čtverečních bude nově možné stavět na základě ohlášení. To dosud možné nebylo. Pro územní řízení bude ale vždy potřeba dokumentace od autorizované osoby, potřebná vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení. Stavební řízení trvá měsíc až dva, při ohlášení by měl stavební úřad do 15 dnů vydat stavební souhlas. Stavební úřad však bude muset stejně stavbu posoudit, tedy přezkoumat všechny náležitosti žádostí.

Napadá mě ale, jestli na takové stavby půjde vůbec čerpat hypotéku. A jestli tedy vůbec malí stavebníci z řad občanů, kteří jen zřídka financují stavbu domu bez bankovního úvěru, o takové zjednodušení stojí. Banky přece budou nějakou dokumentaci či doklad o dokončení stavby bezpochyby vyžadovat. Je to zjednodušení? Bez úvěru staví málokdo a ne každá banka vám dá úvěr bez stavebního povolení.

Mámli shrnout postřehy k novele týkající se právě malých stavebníků, myslím, že před sebou máme návrh zákona, který nijak podstatně nezjednodušuje požadavky na stavebníky a příslušné úřední procesy. Rozumím tomu, že při projednávání novely hrály významnou roli zájmy různých ministerstev. Je taky ale evidentní, že bude nutno podrobně projednat novelu ve výborech, jak tady zaznělo od kolegy zpravodaje. Konstruktivním řešením však podle mého názoru je začít pracovat na komplexní rekodifikaci stavební legislativy s jasným zadáním: zjednodušit a zrychlit příslušné povolovací procesy. Jsem proto přesvědčen, že by Poslanecká sněmovna měla takové zadání pro vládu podpořit tím, že ve třetím čtení přijmeme doprovodné usnesení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů.

Děkuji za slovo.

Tím neříkám, že je samotný zákon nějak dlouhý, ale jak má dopady všude možně, tak se to poměrně hodně roztahuje.

Ale nyní vám přečtu ono stanovisko, které jsem obdržel z jednoho stavebního úřadu. Předložená novela měla za účel zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože tyto procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedními státy jedny z nejpomalejších. Návrh novely však podle názoru onoho stavebního úřadu viditelné urychlení ani zjednodušení nepřinese. Připravovaná novela stavebního zákona je již druhá rozsáhlá novela od platnosti nového zákona č. 183/2006.

Tak jsme to tady poměrně dlouho a obsáhle řešili.

Dle našeho názoru koordinované povolení k řízení není úplně dotaženo tím, že stále přetrvávají speciální stavební úřady, mezi něž se státní správa tříští. Jsme přesvědčeni, že zásadní překážkou ve zrychlení obstarání povolení je nedostatečné vymezení práv tzv. dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. Přetrvávající nechvalně známý systém mnoha dveří, ve kterém si stavebník sám zajišťuje stanoviska různých orgánů státní správy, vede k tomu, že faktické rozhodování o stavebním záměru se přesunulo mimo stavební úřady.

Uvedu jeden příklad. K novostavbě rodinného domu musí stavebník kromě závazného stanoviska orgánů ochrany zemědělského původního fondu, stanoviska orgánu požární ochrany, stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví získat povolení k vjezdu na stavební pozemek, k jehož získání musí předem obstarat vyjádření majitele komunikace, ke kterému ještě předtím musí mít již připraveno vyjádření správce komunikace a stanovisko Policie ČR. Tento řetězec zabere v praxi mnoho měsíců.